Myslím si, že by to tak být nemělo. Děkuji panu kolegovi Stanjurovi. Ještě jedna faktická poznámka před kolegou Luzarem, který je řádně přihlášen elektronicky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane místopředsedo.

Takže tam bychom museli volit samozřejmě tu formulaci trošičku jinak. Ale rozumím tomu proč ne. Děkuji. Pan předseda Okamura. S přednostním právem se hlásíte? Pardon. Prosím, máte slovo. Tak je to třeba v Japonsku.

Je to daleko, stojí to peníze. Bohužel ten seznam teď u sebe nemám. S faktickou poznámkou se hlásí pan vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Jedenáct něco. A taky jsme přemýšleli, že neplatiči výživného by neměli hrát. Takže určitě o tom přemýšlíme a rádi k tomu povedeme debatu.

Pane místopředsedo, dámy a pánové, neodolal jsem výzvě, která tady zazněla z pravice, že tato debata bude dlouhá, tak jsem se rozhodl taky přispět troškou do mlýna. Ale s dovolením vaším prostřednictvím bych se rád zeptal kolegů, kteří v Japonsku byli, jestli tam ještě nefungují ty automaty na kuličky, kdy Japonci vášnivě hrají hrací automaty, z nichž potom padají kuličky, a ty potom chodí měnit za peníze. A tento byznys svého času ovládala japonská mafie docela silně a výrazně. Ale přiznám se, v Japonsku jsem nebyl, takže nemůžu z osobní zkušenosti říct, jestli tento obor byznysu tam ještě funguje, nebo ne. A přiznám se, jsem rád za každý zákon, který zpřísní tento byznys, ať je dobrý, nebo špatný. Ale první krok vždycky obvykle bývá ten nejtěžší, udělat ho, aby se proti obrovským penězům, které tento byznys přináší, postavila zákonná regulace. Tady chci upozornit, že tato ctihodná Sněmovna bude zanedlouho projednávat občanské průkazy a jejich elektronický čip, který zatím zůstává velice málo využívaným, a toto by mohl být prostředek, jak tento čip využít a rozšířit více. To znamená, bez tohoto čipu na občance není možné, aby hrací automaty pustily toho člověka hrát, a zároveň by byl na čipu záznam, zda může nebo nemůže hrát.

Tady chci upozornit na tento problém, který je teprve před námi. To jako médium nebo jako fenomén internet je docela problém regulovat. Tyto tendence ve světě již někde nastaly, popřípadě se o nich uvažuje. A i při přípravě tohoto zákona jsem zachytil podobné téma v rámci diskuse o nějakých opatřeních blokování internetu a podobných záležitostí. Tady se přiznám, že jsem velkým odpůrcem takovýchto zásahů do tohoto svobodného média. Když prostě otevřete tuto Pandořinu skřínku regulace, bojím se, že velice rychle přeskočí na jiné typy regulace nepohodlného obsahu na internetu. Co ale je a co je možné řešit, byť je to možná trošku složitější, je to, co vlastně hazard jako takový má v základu. Protože z toho jdou ty penízky přece. Cesta je obvykle bankovním převodem.

Ale je to jediná cesta, jak přestřihnout finanční toky plynoucí z hazardu zakázaného v určité zemi do bankovních domů sídlících v daňových rájích nebo kdekoliv. Tyto bankovní domy dostanou informaci, že hráči z České republiky, a identifikace je dneska technicky velice jednoduchá a zřejmá, odkud přistupují k mateřským serverům, jsou z České republiky, kde je zakázáno tímto způsobem mít hazard, popřípadě jsou vyjmenované firmy, které toto povolení mají a můžou tento hazard provozovat, a všechny ostatní platby na ty účty budou zablokovány. Prostě oni ty peníze neobdrží, protože porušili tento zákon. To chápu. Ale velice nerad bych byl, kdyby se při příštích návrzích a projednáváních objevila témata typu: zablokujeme internet, budeme vyřazovat, budeme evidovat, budeme hlídat toto médium.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. A nyní eviduji přihlášku pana poslance Kalouska. Máte slovo.

Dovolím si jen připomenout, že jsem byl pln dobré vůle, abychom se dnes dostali k dalším bodům včetně kapitálového trhu, rozpočtového určení daní, ba možná snad i na návrh pana poslance Volného se mohlo dostat, ale nepřáli jste si přerušení, které jsem navrhl.

Dovolte tedy, abych jenom podotkl, že Ministerstvo financí připravilo tři související zákony, jejichž rozpravu jsme spojili, které dle koaliční smlouvy by měly vyřešit problémy patologického hráčství a zvýšit daňový výběr z loterií.